Ne, protože budeme stejně hlasovat, tak já pana zpravodaje vyvolám.

Takhle to bylo. Já jenom za nás říkám, že jsme byli proti už před třemi lety. Názor jsme nezměnili jen proto, že sedíme v opozičních lavicích.

To je sice trošku úsměvné, ale mají na to plné právo.

Prosím, pane předsedo. Já jenom stručnou odpověď panu ministrovi.

Zdravotní pojišťovny nejsou stát. I když obhospodařují povinné mandatorní odvody, tzn. jejich příjmy jsou povinné odvody, tak zdravotní pojišťovny nejsou stát.

Nad tím prosím přemýšlejte. Děkuji. Protože byla ukončena rozprava, pan ministr už měl závěrečné slovo, hovořil s přednostním právem, požádám pana zpravodaje, aby mě kontroloval. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Budeme se tedy zabývat jenom návrhem na přikázání výborům k projednání a zkrácení lhůty, které padlo. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Já vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ano, pan poslanec Adamec. Vilímec, pardon, omlouvám se. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl přijat.

Končím bod číslo 6.